To už jsem tady říkal. Co se hovoří pod pojmem dočasná ochrana?

Dočasnou ochranou rozumíme řízení výjimečné povahy, které v případě hromadného přílivu nebo bezprostředně hrozícího hromadného přílivu vysídlených osob ze třetích zemí, které se nemohou vrátit do země původu, poskytuje okamžitou a dočasnou ochranu těmto osobám, zejména pokud existuje určité riziko, že azylový systém nebude schopen vypořádat se s tímto velkým přílivem. To přesně se v České republice stalo.

V sále je hluk, že si i ostatní poslanci stěžují na to, že neslyší.

Kolegové, prosím. V té směrnici dál se dostávám do kapitoly 2, kde pro nás opět je důležitá doba a trvání poskytování dočasné ochrany.